Rovněž oceňuji, že řadu podnětů, řadu připomínek, které zazněly při projednávání té prvotní verze, paní ministryně do té nové verze zákona zapracovala.

Takže děkuji za to. Je to i výsledek několika asi dvou videokonferencí zástupců jednotlivých parlamentních stran. Já se spíše obávám, že pokud bychom ho otevřeli do vícero čtení, že by v něm mohly přibýt nějaké pozměňovací návrhy, které by si vzpomněly na tu původní verzi zákona a ten život podnikatelům by komplikovaly.

Děkuji. Viděl jsem přihlášeného pana předsedu Stanjuru, ale ten odešel ze sálu a není tady, takže já v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem.

Přednesu návrh na usnesení: